Komplexní pozměňovací návrh podpořený garančním výborem je technickým zlepšením předloženého návrhu novely zákona o podpoře sportu, z něhož ta nejzajímavější témata: Na návrh pirátské strany byl zpřesněn obsah plánu státní politiky o povinnost definovat v něm cílové skupiny sportovců a alokaci konkrétních finančních prostředků pro tyto skupiny. Byla doplněna povinnost agentury vydat etický kodex stanovující podmínky a způsob styku zástupců agentury s představiteli sportovního prostředí. Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra byl pro účely rejstříku doplněn způsob využívání dat informačních systémů veřejné správy. Na návrh sportovního prostředí byl potom doplněn orgán agentury o Národní radu pro sport jako poradní orgán předsedy agentury a byla doplněna podmínka udržitelnosti sportovního zařízení pro účely sportu po dobu deseti let. Byla vytvořena možnost shromažďovat údaje v rejstříku na základě vyhlášky, to je dále rozpracováno v návrhu pana poslance Birkeho a Kubíčka. Ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí byla upravena přechodná ustanovení s cílem dosáhnout plynulého přechodu kompetencí z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na nově vznikající Národní sportovní agenturu. Toť vše, děkuji za vaši podporu. Dobré odpoledne. Já vám děkuji a otevírám rozpravu. Prosím. Jsem velice rád, že se teď v tuto chvíli schyluje k tomu, že schválíme agenturu pro sport, a chtěl bych říct, že je to v rámci očekávání celého sportovního prostředí. Agentura jako taková lépe rozdělí finance do sportovního prostředí a rozdělení bude pod větší kontrolou veřejnosti. Dále, stane se místem, kde se bude připravovat koncepce sportu. A konečně zpracuje a bude ošetřovat také rejstřík sportovců a sportovních organizací. To vše je navrženo zároveň se zřízením Národní rady pro sport, ve které budou mít právě sportovci, ti, kteří sportovní prostředí vytvářejí, klíčové místo.

Jsou to tři komplexní pozměňovací návrhy, které v okamžiku, kdy jeden z nich schválíme, tak ty ostatní už jsou dále nehlasovatelné. Následně podle toho, kterou variantou se vydáme, je v rámci právě toho postupu naznačeno nebo přesně definováno, které další body budeme dále hlasovat. Je zde jeden zvláštní bod, který se objeví ve všech variantách, a to je místo agentury.

Nicméně bude hlasováno o všech těchto možnostech. Další. Všechny pozměňovací návrhy jsem připraven vždycky jednou větou uvést, abychom věděli, o čem se hlasuje. To znamená, je zde procedura hlasování, kterou tímto navrhuji. Je to procedura, kterou doporučuje také garanční výbor. Protože však nebude hlasováno v pořadí o těch jednotlivých bodech, tak se můžete jenom vždycky přesvědčit, já to samozřejmě řeknu nahlas, ale můžete se přesvědčit, jaké stanovisko k jednotlivému bodu, který se bude hlasovat, a já nemůžu teď říci, podle toho, jak se Sněmovna rozhodne, kterou cestou půjdeme, tak vám jenom řeknu, jaké stanovisko k tomu má garanční výbor. Dále jsem byl zmocněn jako zpravodaj, abych ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře navrhl nezbytné legislativní úpravy. Konstatuji dopředu, že jsem byl dvěma poslanci upozorněn na to, že načtou legislativní změnu. A já následně potom, když se bude hlasovat o tomto bodu, tak řeknu, že to bude včetně legislativní změny, která byla načtena. Samozřejmě podmínkou je, že tyto legislativní změny poslanci načtou. Byl jsem pověřen, abych právě všechna tato stanoviska výboru zde řekl, a na základě toho také tuto záležitost budu držet.

Děkuji. Proceduru si případně podrobně probereme v dané části projednávání bodů. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Myslím si, že naše diskuse byla konstruktivní, věcná. Za to chci předkladatelům poděkovat, a hlavně za tu trpělivost. Některé moje návrhy byly reflektovány, některé ne. Z tohoto důvodu jsem vlastně podal komplexní pozměňovací návrh. Dále mám tady ještě jednu věc, pozměňovací návrh E1 u pana zpravodaje. Je to sídlo agentury v Ostravě. Myslím si, že Ostrava jako třetí největší město České republiky by si určitě nějakou takovou agenturu nebo nějaký takový úřad zasloužila.